Na druhou stranu hoří výběr elektronického mýtného a ztráta 27 milionů korun denně.

Leží tu desítky mezinárodních smluv.

Ale za tímhle vaším chováním jsou prošustrované miliardy nebo miliony, stamiliony českých obchodníků, které, když není smlouva o zabránění dvojího zdanění nebo o ochraně investic a tohle všechno pro vás nejsou priority. Tohle pro vás nejsou priority. Pro vás jsou priority takovéhle nesmysly.

Na to všechno dobré, myslím. Zatímco to, co byste měli honit a trestat, to neděláte. To, co byste měli řešit, to neřešíte.

Děkuji.

Kolegyně a kolegové, prosím, abyste se usadili.

Děkuji. Já bych poprosil kolegu Zavadila, aby se neplácal do hlavy. Proto jsem to udělal, protože já jsem vám chtěl ušetřit, zejména nervóznímu kolegovi předsedovi klubu ČSSD a dalším, čas, abychom se zabývali tímto ještě ve třetím čtení.

ten návrh stahuji, ale skutečně dostáváme se pouze k tomu, že si tady zopakujeme tuto šarádu ještě při třetím čtení. Děkuji. Posledním, kdo se hlásí do obecné rozpravy, je pan poslanec Kolovratník, pokud trvá na své přihlášce. Stahuje.

Pan senátor. Prosím. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, jen několik málo slov k tomu, co zde zaznělo. Možná začnu takovým tím přirovnáním nebo příběhem z toho německého pohraničí, kde se konají nájezdy německých turistů, aby si tam mohli nakoupit.

Nicméně po určitých diskusích právě s obchodníky jsem se přiklonil k tomu pondělí, protože pro ně je to zase nějak technicky výhodnější. Potom ty ostatní svátky.

Takže je to takový výběr.

Možná zakončím tím, že my ty zákony chápeme stále jako zákazy, jako to, že něco zakážeme, něco nesmíme udělat, něco musíme udělat.

Tak berme možná i tento návrh zákona jako takovou určitou cestu.